Pan kolega Tejc hlasuje s kartou číslo 3. Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli pánové poslanci Beznoska a Klučka.

Tento návrh byl přijat. A já tedy konstatuji, že jsme ověřovateli 47. schůze určili pány poslance Beznosku a Klučku.

Zatím je přítomen. Pan ministr Jurečka osobní důvody, paní ministryně Marksová zahraniční cesta, pan ministr Stropnický pracovní důvody a pan ministr Zaorálek do 17. hodiny zahraniční cesta. Tolik tedy omluvy.

Kolegyně, kolegové, ale já prosím o klid. Prosím, abyste se usadili. Takže jako první bod dnes bod 202 Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka. A poté bychom projednali body 1 až 4 a poté zařadili a projednali nový bod, a to bod s názvem Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k přednášení návrhů na změnu schváleného pořadu schůze Poslanecké sněmovny, což je dokument 4381.

Teď tady mám přednostní právo pana předsedy Kováčika. Prosím.

Současně mi dovolte, abych vás požádal o zařazení nového bodu na tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Bod se nazývá Zpráva vlády k řešení situace v hornictví se zřetelem Pane předsedo, já se omlouvám, ale prosím o klid ve sněmovně. Děkuji, pane předsedo. Pro jistotu přečtu ještě jednou, aby všichni doopravdy slyšeli a měli možnost se vážně zamyslet.

Člověka, který jako málokdo situaci v lokalitě, v regionu a v té profesi znal. A on už tehdy ve svém projevu zde z tohoto místa v Poslanecké sněmovně upozorňoval na hrozící rizika a blížící se nebezpečí a možné dopady, které mohou v souvislosti s těžbou, s jejím útlumem, s přesunem i vlastnickým, který tehdy probíhal, nastat. Tehdy byl tehdejším ministrem Dlouhým, tuším, označen za zlobivého poslance, za zlobivé dítě. A ono už je to skoro dvacet let a po těch skoro dvaceti letech, tedy přesně osmnácti letech, přichází situace, která téměř do písmene tehdejšího projev, který si můžete najít ve stenozáznamu, potvrzuje. Komunističtí poslanci a poslankyně opakovaně žádají Já ještě jednou a potřetí žádám sněmovnu o klid. Pokud chce někdo diskutovat, prosím mimo jednací sál. A platí to i pro předsedy dvou nejsilnějších klubů. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nebojte se, nebudu potřetí zahajovat svůj návrh, protože kdo chtěli slyšet, slyšeli. Kdo slyšet nechtěl, tak nebude poslouchat, i kdyby zde bylo ticho jako v kostele, jak se říká. Jde o to, že komunističtí poslanci a poslankyně nepřicházejí s tímto návrhem poprvé a nepřicházejí s tím jako s nějakým objevným řešením nebo objevnou situací jenom proto, že se momentálně i v Moravskoslezském kraji blíží volby.

Dále jsme přesvědčeni o tom, že situace se netýká a nemůže týkat pouze OKD. Vzpomeňme jen, nebo promítněme si jen situaci, která může vzniknout na severu Čech v souvislosti s neprolomením limitů.